Už si začínám pomalu zvykat na to, že od poslanců klubu ANO 2011 slyším různorodé výroky.

Nedávno jsem zaznamenal výroky, které se tvrdě stavěly proti prolomení limitů od pana ministra Brabce a pana ministra financí Andreje Babiše. Možná že byste si mohli udělat jasno ve svém poslaneckém klubu.

A znovu opakuji, že pan ministr Mládek a pan ministr Andrej Babiš se rozhodl vysát Ústecký kraj. Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku.

Snad mi kolegové ze severních Čech prominou, že mluvím k tomuto zákonu, ale vzhledem k tomu, že zákon je obecně platný, tak snad to není jen o debatě o severočeské energetice, i když nepochybně asi zejména, to chápu. A musím říci, že když jsem uviděl návrh tohoto zákona, tak se mi v hlavě objevily dvě věci. Jedna je obecně politická.

Náš politický názor asi není překvapivý, že by takto nízko ty úhrady být nastaveny neměly, ale to je samozřejmě věc minulá. Nyní jsme v nějakém reálném čase a musíme najít nějaký rozumný kompromis. Dostávám se tedy k těm číslům, které jsem hledal.

A přitom si myslím, že zejména o to jde.

Já na rozdíl od některých kolegů, kteří jsou tak rozezleni, že chtějí tu předlohu zamítnout nebo aspoň vrátit k přepracování protože nevystupují koaliční poslanci, tak uvidíme, jak to dopadne ale v každém případě vidím určitou nedostatečnost, pokud jde o tu argumentaci. A myslím si, že se to dá dohnat během druhého čtení, kde se dá tedy zjistit, do jaké míry ta čísla jsou virtuální, jaké budou dopady. Nejenom na státní rozpočet.

A do budoucna samozřejmě už ty kalkulace v rozpočtu, který vláda právě projednala, nepochybně jsou také, ale možná ještě významnější jsou ty dopady do obcí. Pro ty obce je to sakra důležitá částka. No a pak je tady samozřejmě ta druhá strana rovnice, ta nabídková, kdy pominu tedy onu zmiňovanou cenovou válku mezi těmi energetickými giganty. Ale ta strana nabídky má také tu zajímavou vlastnost, že přináší do regionu práci. Tedy že je o zaměstnanosti. A reakce těch firem se samozřejmě nutně promítne do zaměstnanosti v regionu. To, že jsme za celých těch dvacet let nedokázali v regionu severních Čech vybudovat alternativní výrobní kapacity, že jsou stále velmi silně závislí na těžbě hnědého uhlí, to je bohužel fakt, který ale ze dne na den asi nezměníme. Rád bych se dočkal nějakého zdůvodnění těch čísel či dopočítání.

Pak se nastaví parametry a čísla jsou úplně jiná.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Promiňte, u předkladatele a zpravodaje by měl sedět Babiš podle mého názoru, s výjimkou té první části zákona, kde je něco o dokumentaci.

Je to ve výlučné kompetenci Ministerstva průmyslu.